Já jsem přesvědčena o tom, že máme zákon, který brání týrání zvířat.

Jestliže dokážeme odebrat koně a neumíme odebrat kožešinová zvířata, asi tedy je to zvláštní pohled na to, jak funguje zákon nebo zda, jak tento zákon využíváme.

A já doufám, že příslušné úřady konaly. Potom se chci také zeptat, jak to bude, když zakážeme tyto kožešinové chovy. Zda zakážeme také dovoz těchto kožešin do České republiky.

Na tento nátlak přistoupíme, místo abychom si připustili, že cesta je složitější, a zvažovali věc komplexněji.

Já si myslím, že ta cesta, jestliže nezakazujeme chov koní v celé České republice, když vidíme případy, které jsou odporné, odpudivé, a v žádném případě s nimi nesouhlasím, jak někteří chovatelé s nimi zacházejí, tak nezakazujeme komplexně všechny chovy koní. Zrovna tak nezakazujeme chovy ostatních zvířat, přestože víme, že v některých chovech se k nim jejich majitelé, jejich vlastníci chovají naprosto nepřijatelným způsobem. To by mě velmi zajímalo. Děkuji vám, paní poslankyně. Poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuju. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, musím asi na to, co tady řekla paní předřečnice, říct, že skutečně má v něčem pravdu a chováme se trochu pokrytecky. Nicméně chtěl jsem poznamenat, já svůj názor na ochranu zvířat proti týrání vyjádřím ve svém hlasování a nemám problém s tím být pro. Nicméně byl bych rád, abychom stejný čas, jako věnujeme tomuto zákonu, věnovali třeba týrání dětí, týrání lidí. Protože my se tady hodiny budeme bavit o týrání zvířat, a co se týká týrání dětí a podobných věcí, tak taková diskuse tady rozhodně nikdy neběžela. Nyní paní poslankyně Válková. Děkuji, pane předsedající.

To je řečnická otázka, na kterou nepotřebuji odpověď. Já vám děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš. Milé kolegyně, vážení kolegové, bavíme se o tom tedy jenom půl hodiny, ale možná že to stačilo, že by se to dalo vyřešit už hlasováním, protože předmět dnešního hlasování není zas tak složitý pro každého, kdo chce vnímat. Neřešíme týrání zvířat všech a za všech okolností, neřešíme celý svět. Vybrali jsme si z té problematiky jenom jeden střípek. Jenom jeden střípek, a na základě v podstatě dvou faktorů.

A druhý faktor je, že ze všech možných zvířat jsme vybrali šelmy, které se chovají pro tento druh kožešin, protože etologie šelem je taková, že mají poněkud jiné nároky na svůj, řekl bych, životní komfort.

Já myslím, že veřejnost to tak vnímá. A jediné, co zbývá, je dohodnout to pravidlo, protože samozřejmě chceme postupovat směrem k podnikatelskému prostředí kulturně, a jde o to, aby ten útlum byl podle určitých pravidel. A to se dá poměrně rychle dosáhnout toho, že těch několik pozměňovacích návrhů za chvilinku prohlasujeme.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, plně respektuji probíhající rozpravu na téma kožešinových zvířat. Jenom pro pořádek, mám potřebu dodat jeden drobný detail a týká se včerejšího hlasování, kdy jsme měli možnost zařadit na program schůze senátní návrh o financování takzvaných ZDVOPů. Zlepšení financování zařízení, která se věnují týraným dětem, zneužívaným dětem a podobně. Včerejší návrh neprošel díky vašemu hlasování. Kdybyste stejnou iniciativu a energii věnovali týraným dětem a starosti o ně, možná, že bychom této republice a lidem prospěli víc než diskusí nad tím, jakým způsobem se věnujeme kožešinovým zvířatům. Je to otázka priorit a hodnot. Za lidovce říkám, že mě velmi mrzí, že energii, kterou vkládáte do dnešní debaty, jste nevložili do včerejšího hlasování a nepodpořili jste změnu financování ZDVOPů, které se věnují týraným dětem!